A to je asi ten hlavní důvod a to nesmíme dopustit, abychom se náhodou nedověděli, kdo skutečně za to může. Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechli. Ještě mám dvě faktické poznámky, a to pana kolegy Zlatušky a potom pana poslance Jandáka.

Ale není to jako přijímání třeba do zločinecké bandy, kde v okamžiku, kdy se spolu ti zločinci ocitnou, tak už potom drží spolu a nepustí se.

Není tomu tak. Ten vstup je vždycky jenom část. Ale jak jsem řekl, pane předsedající, kolega Kalousek s tou normální manažerskou prací příliš mnoho zkušeností nemá, takže snad tady tohle objasnění mu může pomoci.

Tak, věřím tomu, že... Já budu velmi stručný, děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, nebojte se, kopat do vás nebudu.

Bylo to odpoledne, stal jsem se ministrem. A co člověk udělá?